Čas, který si vyžádala na přestávku klubu paní místopředsedkyně Černochová, uplynul, takže pokud již nikdo nic dalšího nemá, přikročíme k hlasování.

Věřím, že všichni, kteří chtějí být přihlášeni, jsou přihlášeni.

Vidím, že se nám počet zřejmě již ustálil, a že tedy můžeme hlasovat.

Já vám děkuji.

Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu?

Kdo je proti? V hlasování číslo 91 je přihlášeno 92 poslanců a poslankyň, pro 79, proti nikdo. Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento tisk dalším výborům. Prosím, pane poslanče.

Děkuji. To je tedy jeden návrh na další výbor. Žádné návrhy nevidím, takže budeme hlasovat.

Já vám děkuji.